Prostřednictvím, příště. Prosím tedy o faktickou poznámku pan poslanec Kučera. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové.

V každém případě chci říct, že debaty nad tím, kdo má, či nemá být zvolen, jsou myslím v tuhle chvíli už nadbytečné.

Ne, už nemáte zájem. Nikoho dalšího ani pan předseda Benda? Takže nikoho dalšího už do rozpravy přihlášeného nevidím, proto rozpravu končím. Ani v tomto případě není.

Zahajuji hlasování o tajném provedení volby a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 135 přihlášeno 150 přítomných, pro 137, proti žádný. Návrh byl přijat. Nyní si dovolím načíst omluvy, dám vydechnout panu předsedovi Kolovratníkovi.